Snažím se to konzultovat. A jsem u těch ostatních témat.

Také je velmi zvláštní, že když jsem to chtěla minulý týden konzultovat, tak přišli jen někteří zástupci jen některých politických stran, i když byli pozváni úplně všichni, ale to je jiná debata. Ale já myslím, že se shodneme, že obchod s chudobou, to zneužívání lidské bídy, je tak strašně zásadní problém v naší zemi, že bychom měli společně hledat řešení. Další věc. Sociální služby. Já jsem jasně řekla, že sociální služby jsou priorita. Bude to z hlediska organizačního a finančního minimálně tak strašně stejně náročná věc jako důchodová reforma.

A musím říct, že ta účast nebo ten zájem opravdu zase ze strany opozice byl minimální. A o ně také není zájem, o ty další.

My jsme to prosadili do programového prohlášení vlády, my jsme to dali do koaliční smlouvy... Prosím vás, já bych vás požádal, abyste na sebe nepokřikovali.

Paní ministryně, prosím. Já se bavím... Nemusím. Já jsem členka vlády. No, dobře. Nejste poslankyně, máte pravdu. Ale mohu vyhovět panu předsedajícímu prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale to nestačí.

Takže prosím, kdo hovoří o něčem jiném než k tomuto bodu, aby to projednal mimo sál, ať to tady nemusíme přerušovat. Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Co rodiny potřebují, a z těch výzkumů veřejného mínění, nebo také když mluvíte s rodinami, tak to vyplývá jasně: podpora částečných úvazků, dostupné jesle, dostupné školky, dostupné bydlení a také dostupné kroužky pro děti školního věku. A to jsou všechno věci, které my máme v programovém prohlášení vlády a které my chystáme. To znamená, že na demografii jako předpoklad udržitelnosti důchodového systému také myslíme.

Tak co tedy? To jsou právě ty mzdy.

My ale také bojujeme ještě v jiných oblastech za pracující.

Takže kdo si projednává něco jiného, prosím, opusťte jednací sál, projednejte si to mimo sál a já tedy požádám paní ministryni, aby pokračovala.